Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To je trošku mýlka, protože zákon o správě voleb nebude a nemůže řešit otázku volebního systému do Sněmovny ani kamkoli jinam.

Máme o čem reálně diskutovat. Opravdu nemusíme a nedává smysl čekat na zákon o správě voleb, to bude o něčem jiném. A já jsem připraven v příštích týdnech, nebo možná reálně do jednoho měsíce i po dohodě s novým předsedou KDUČSL svolat tady ve Sněmovně kulatý stůl za účasti všech poslaneckých klubů, nebo reprezentantů všech poslaneckých klubů, a pojďme se reálně bavit o těch věcech. Musím říct, že to, co jsem si přečetl v Lidových novinách, mě možná trochu překvapilo. Na druhou stranu to beru jako relevantní názor politické strany, předsedy politické strany, vicepremiéra. Také by mě zajímalo, do jaké míry to už je nějakým způsobem třeba diskutováno na úrovni koaliční rady apod.

Ta diskuze nemá čekat až na zákon o správě voleb. A já jsem připraven všechny zástupce pozvat. Pojďme si říct, co je reálné, co není reálné, kudy můžeme jít. Děkuji.

Děkuji.

Prostě není možné upravovat v ústavní materii něco jenom proto, abychom se vyhnuli ústavnímu přezkumu. A není možné se tvářit, že tím zavedeme rovnost toho volebního práva, nějakou dobrou nebo lepší.

A to samozřejmě není dobře.

A to je moje reakce. Tak to je ten důvod, že si myslím, že i pokud bychom to měli zakotvit ústavně, tak ty obvody lze vymezit řádově lépe.

Děkuji za slovo.

Proto k tomu vznikla pracovní skupina, kde byly zastoupeny všechny politické subjekty. Byla tam řada variant. A na základě toho a na základě shody prakticky všech zástupců těch politických stran vznikl tento návrh, který tady teď předložilo Ministerstvo vnitra. Ale opravdu to byl velký problém, protože například před těmi dvěma lety, kdy senátoři tedy řekli, že vypustí to patnáctiprocentní navýšení a to snížení, tak i hrozilo popřípadě to, že by někdo, protože byly zrovna dva volební okrsky, kde prakticky to bylo překročeno, nebo byl tam ten počet obyvatel po těch 15 %, a tam pak samozřejmě se někdo může proti tomu výsledku voleb odvolat, a proto si myslím, že je dobře, že tady tento návrh je a že na něm prakticky z hlediska těch politických stran a těch zástupců panovala shoda. Nyní dvě faktické poznámky. Tak děkuji za slovo.

V obecné. Tak, jste jediný. Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, vážené dámy, vážení pánové, já chápu důvody, které navrhovatele k navržení toho zákona vedou.